V tisku vyšlo, že v České republice je množství vakcín a nikdo je nedokáže očkovat, protože vázne distribuce, pane ministře.

Je to pravda, nebo není to pravda, když mi tady pan ministr napovídá? Jedna z vakcín, která není přímo distribuována výrobci, není distribuována, protože nemá ji kdo distribuovat. Tohle je oficiální tisk a nebyl popřen.

Čili on to potvrdil. Anebo nemá správné informace a řídí vládu na nesprávných informací a dělá nesprávné soudy do médií? Omlouvám se. Takže radši připustím, že ta zpráva je pravdivá a že nějaké problémy v distribuci vakcín jsou, protože se pojišťován nepodařilo vybrat správného distributora včas nebo se hádají. A když ji pan premiér takhle potvrdí, těžko k tomu říci. Ale rád se nechám přesvědčit, že nemám pravdu.

Ale ona žije ve veřejném prostoru, ona funguje. A to je horší, že vzbuzuje tu nejistotu, že vláda neví, co dělá. A proto bych rád pro vás všechny, kteří tento návrh schválíte, aby v podtextu tohoto návrhu byli i autoři, konkrétní autoři, kteří jednotlivé věci připravovali. Vládní návrh zákona znamená, že to projela Legislativní rada vlády. Když se podíváte na internet, najdete jména právníků, kteří se na tom podíleli.

Proto si myslím, že ten návrh zákona, který tedy je předložen, není dobrý. Můžu chápat všechny úmysly, které vedly předkladatele, aby ho tak rychle předložil, ale nechal se dle mého názoru zahnat do kouta, nechal se vmanipulovat do prostoru, který není vhodný pro zákonodárnou iniciativu, a snaží se vyplnit ten zbylý prostor, který si dal těmi čtrnácti dny protiústavního postupu hejtmanů a vlády, když vyhlásila nouzový stav.